Teď vám řeknu, že vy tedy chcete v tom návrhu dát na těch funkcích, to znamená ředitelům sekce nebo popřípadě ředitelům odborů, funkční období po dobu pěti let, Takže lidé, kteří dneska pracují na úřadech práce, jsou neskutečně přetíženi, tak jim ještě řeknete, že po pěti letech třeba tu práci ztratí. Chci říct jediné: myslíte si, že ti lidé budou mít zájem se do těch výběrových řízení hlásit, když tam budou mít tuhle dobu na dobu určitou? Nechcete se ještě zamyslet nad tím a já určitě v této věci budu dávat pozměňovací návrh protože jestliže tedy říkáte, že chcete politickou rovinu v rámci politických náměstků, tak si v žádném případě nemyslím, že by se mělo zasahovat už do té odborné, to znamená do ředitelů sekcí, do ředitelů odborů. Tam to prostě musí být na dobu neurčitou a není možné to omezovat pětiletou lhůtou. My si stěžujeme na to, že máme nedostatek kvalitních lidí, že nechtějí nastoupit na ta místa. Myslíte si, že ten člověk bude v nejistotě, a prakticky to pak bude tak, že když se tedy změní v uvozovkách vláda, přijde nový ministr, noví náměstci, tak přece je jasné, že každý to bude vnímat, že si tam právě ten člověk může někoho přivést. My tedy říkáme, že chceme udělat politickou a nepolitickou rovinu.

Já bych ho pořád chtěla moc poprosit, protože on tady včera řekl, že s tím návrhem souhlasí protikorupční organizace Rekonstrukce státu.

Děkuji mnohokrát. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji, paní předsedající.

Velmi bych ocenil, kdyby členové zdravotního výboru toto potvrdili, a popřeli, že se v jejich případě jedná o jakoukoliv trafiku, protože opravdu jsou to lidé, kteří tam jsou o soboty, o neděle, jsou tam o víkendech, jsou tam ve všední dny do večera, intenzivně pracují, a pokud to srovnám s tím, co bylo předtím, tak se za jeden rok odborných náměstků vystřídalo pět na zdravotním úseku.

Paní profesorka Vašáková je špičková odbornice přes plicní problematiku, ale jako náměstkyně vydržela krátkou dobu. A já bych si opravdu myslel, že klíčové je, aby ti náměstci byli ti, kteří intenzivně pracují, proto řada náměstků na ministerstvu zůstala a řada náměstků z ministerstva odešla. A já bych to chtěl říct na konkrétním případě.

Já jsem se nakonec rozhodl, že oba dva ředitelé příslušných odborů jsou daleko podstatnější pro fungování činnosti než ten vlastní náměstek. Proto ti ředitelé odborů chodí na porady ministra a já je považuji za naprosto zásadní spolupracovníky, protože jeden se specializuje s celým týmem svých podřízených na vzdělávání, a já jsem se rozhodl, že požádám Asociaci děkanů, aby vybrala ze svého středu někoho, kdo bude ve spolupráci s tímto vzděláváním koordinovat.

Ano, jsou to političtí náměstci, ale jsou obrovským přínosem pro české zdravotnictví, pro mě a pro ministerstvo zdravotnictví. Na druhé straně je tam obrovské množství nesmírně pracovitých úředníků a budu rád, když se posílí pozice ředitelů odborů, protože ty považuji za klíčové pracovníky. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo.